Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám dobré ráno.

Prosím, pan předseda Cogan.

Jedná se o doplnění druhého čtení a také třetího čtení do bloku třetích čtení s tím, že přesné zařazení bodů navrhne potom kolega Výborný ve svém dalším návrhu.

Pan předseda Výborný. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, dobré ráno přeji a já bych si dovolil navázat na kolegu, pana předsedu Cogana, a požádat o úpravu pořadu dnešní schůze pléna Poslanecké sněmovny, a to takto: navrhuji, abychom začali dnešní jednání bodem číslo 1, to znamená sněmovní tisk 335, novela energetického zákona, projednávaná ve stavu legislativní nouze.

sněmovní tisk 296, dále bod 108, sněmovní tisk 67, třetí čtení, novela zákona o Antarktidě, a poté jako třetí bod v této pauze, aby bylo projednáno ve druhém čtení, budeli to schváleno samozřejmě plénem Poslanecké sněmovny, jak navrhl zařazení kolega Cogan, tak aby jako třetí bod byl projednán sněmovní tisk 333, tedy novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Děkuji. Takže ještě se někdo hlásí k návrhu na doplnění nebo změnu programu? Nejdříve budeme hlasovat o zařazení nových bodů, a to tisku číslo 333, nejprve ve druhém čtení a poté ve třetím čtení, takže to by byla dvě hlasování o zařazení na program.